Prosím, paní ministryně. Děkuji, pane předsedající.

Pokud to mám převést do řeči konkrétní příjmové situace rodin s dětmi, tak dnes například, a přijde mi to velmi zásadní, dnes například samoživitelka s pětiletým dítětem dosáhne na přídavek, pokud má příjem nižší nižší než 14 900 Kč.

Skutečně velmi nízké a demotivační pro pracující rodiny s dětmi. K tomuto návrhu zákona existují tři hlavní důvody, proč je nutné k úpravě přistoupit, a to to bych chtěla zdůraznit od 1. dubna tohoto roku.

Bavíme se tady již o tom deset měsíců deset měsíců, a skutečně jsou to rodiny s dětmi, pracující rodiny s dětmi, které přišly kvůli pandemii o práci nebo přišly o příjmy, protože například musí zůstat na ošetřovném. Jedná se i vlastně to navýšení a valorizace přídavku na dítě o jedno ze základních doporučení Národní ekonomické rady vlády, která nám doporučuje dlouhodobě minimalizovat dopady koronakrize a navýšit právě přídavek na dítě.

Asi nemusím zmiňovat, že u nízkopříjmových rodin je to vlastně nejlepší cesta, jak dostat tyto peníze do oběhu, protože okamžitě jdou opět do spotřeby. Každý, kdo má malé děti, tak ví, jaká ta situace je, co děti všechno stojí, a to i v době, kdy jsou školy zavřené, myslím si, že o to více je to potřeba.

To znamená, děti, jejichž rodiče pracují, i když mají nízký příjem, i když jsou chudí, tak bohužel za posledních deset let z přídavku na dítě vypadli, a i když se snaží, dělají všechno správně, tak na podporu státu nedosáhnou.

Vážené kolegyně a kolegové, slovo bylo uděleno paní ministryni práce a sociálních věcí. Ještě chviličku, jestli kolegové děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Některým pracujícím rodinám s dětmi se dokonce celkový příjem sníží.